Tam hovoří samozřejmě v tom duchu, že je to statisticky nevýznamné, tady ty tři děti.

Sledují velmi pečlivě tady toto projednávání a považují v podstatě některé ty názory za minimálně nekorektní, které tady byly předneseny ze strany pana předsedy. Otevírám rozpravu.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, ještě jednou bych chtěla využít příležitost a za předkladatele požádat o podporu tohoto návrhu zákona.

Děkuji vám. Prosím.

Děkuji. Prosím.

To bylo zatím poslední vystoupení. Zeptám se navrhovatele i zpravodaje. Nikoliv. Máme tady hlasování o návrhu na zamítnutí.

Je tady žádost o odhlášení. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Než poslanci doběhnou, přečtu ještě jednu omluvu. Přikročíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

Prosím, pane poslanče. Ano, tady byl návrh na stažení pozměňujícího návrhu, takže budeme nejprve hlasovat o návrhu na stažení pozměňujícího návrhu.

Kdo je pro stažení tohoto pozměňovacího návrhu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 100, přihlášeno 155 poslanců, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat.